Je to na našem rozhodnutí. Ale prosím pěkně, nepoužívejme tady neférové argumenty, kdy říkáme, protože tady jsou dneska biopaliva první generace, tak je to na úkor naší soběstačnosti.

A když se podíváte na ta data, tak pomaličku v těchto komoditách jdeme nahoru. Proč pomaličku?

Potýkají se s tím, že nemají pracovní sílu.

Pane kolego, prosím pěkně, všechny tyhle podpory jsou nastavovány po pečlivé ekonomické analýze, kdy se to propočítává.

Takto je to nastaveno. Potom se tady mluví o ztrátě organické hmoty.

Ještě zmíním jednu věc.

Já už budu končit.